Pane ministře? Já děkuji za slovo. Rád bych řekl pár slov k možnosti autorizace nových obalových společností, kterých se tento sněmovní tisk převážně týká.

AOS = autorizované obalové společnosti. Ale ve skutečnosti tento sněmovní tisk konzervuje současný stav a posiluje monopol EKOKOMu. Vypadá to téměř, jako by zákon naoko něco povoloval, ale záměrem předkladatelů přitom bylo, aby se vlastně nic nezměnilo.

Podmínky pro získání autorizace pro žadatele do kolektivního systému jsou totiž opravdu těžko splnitelné, zejména pokud se jedná o požadované finanční zajištění a o povinné smluvní zajištění 25 % obcí jako součást žádosti. Ale je to opravdu to, co jsme chtěli?

Dle mého názoru by konkurence na poli obalových společností mohla přinést změny k lepšímu, kdežto monopol povede ke stagnaci. Chtěl bych ještě upozornit na to, že zde máme několik žadatelů o autorizaci, kteří o ni žádají již několik let marně a nyní budou muset plnit své podmínky úplně od znovu. Proto prosím, upravme podmínky získání autorizace tak, aby byly splnitelné a na trh mohly vstoupit další autorizované společnosti. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tento vládní návrh zákona nám nabízí kromě jiného, jak už tady řekl můj předřečník, povinnou implementaci nové směrnice o obalech. Také toto považuji za velmi důležité. Ale považuji za důležité i úpravu podmínek pro vznik nové autorizované obalové společnosti na našem trhu. Po podrobném prozkoumání samotného vládního návrhu jsem došel k závěru, že pro vytvoření pozitivních podmínek je potřeba udělat trochu více.

Systém bude po schválení pozměňovacího návrhu možno postavit na systému sdílení, což je obdoba rakouského funkčního modelu. V žádném případě tento návrh nezasahuje do úprav návrhu zákona týkajících se implementace. Protože se jedná o komplexní úpravu, může se některým z vás zdát tento můj návrh příliš rozsáhlý. Odborníci spolu s erudovanými právníky znalými legislativních procedur návrh připravili tak, aby splňoval podmínky legislativních úprav. Již v samotné diskusi kolem tohoto návrhu mimo jiné opakovaně zaznělo, že stávající stav monopolu jediné společnosti na trhu není nadále únosný. Tato diskuse a žádosti směrem k MŽP zaznívají opakovaně již minimálně dvě volební období.

Proto a hlavně proto jsem předložil tento návrh, který navazuje na vládní návrh a vzniklou, spíše patovou situaci jednoznačně mění, a může tak konečně zrealizovat naplnění poptávky pro vznik více AOS a zrušení monopolu. V žádném případě nejde o zasahování do práv třetích osob a nárůsty administrativy a složitosti pro obce, jak nám zde bylo několikrát podsouváno, a v posledním týdnu přišlo mnoho dopisů, které o tomto hovoří.

Hlavní a podstatné je, že MŽP tak získá nezávislou kontrolu nad všemi zásadními informacemi o finančních a věcných tocích, bude zajištěna transparentnost a nakládání s finančními prostředky, vysledovatelnost nakládání s obalovým odpadem a následně druhotnou surovinou a i zastupitelnost jednotlivých AOS. Co je neméně podstatné, že nebude zvýhodňování žádného subjektu na trhu a cenotvorba pro výpočet příspěvku povinných osob bude jednotná. Jedná se o plné sdílení stávající vybudované sítě zpětného odběru. Jedná se o systém sdílení, který umožňuje vše, co jsme dříve požadovali a co můj pozměňovací návrh předkládá. Prosím vás proto a žádám, neodkládejme rozhodnutí, podpořme tento pozměňovací návrh a umožněme tím skutečný vstup dalších AOS na český trh.